Z toho důvodu hnutí SPD bude hlasovat proti a nepodpoří tuto smlouvu, protože se domníváme, že není v zájmu České republiky ani v zájmu jejího dobrého jména s takovými lidmi uzavírat dohody. Děkuji vám.

Nikoliv. Přikročíme tedy k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.